Investujeme do kapacit základních škol, mateřských škol, sociálního bydlení, dopravní infrastruktury. Investujeme!

Tak neříkejte, že nevybíráme daně! Já jsem přebral Finanční správu v rozkladu. Nic nedělali, žádná strategie, Praha byla daňový ráj.

Já to nezneužívám! Žádnou funkci. A deficit?

A to se nám daří zároveň uvolnit spotřebu, vrátit důchody, vrátit platy, investovat. A funguje to. Máme čtvrtou nejmenší nezaměstnanost v Evropě. Pan premiér už o tom mluvil. Musíme dohánět čerpání evropských fondů. A co vlastně tady pan kolega Kalousek dělal?

Existuje přehled o zadlužení naší země.

A zapomněli jsme, co tam ještě dělal, že hazard jak to fungovalo?

Celní správa.

Tam měla justiční mafie ty smlouvy. On má tu tradici. Tam chtěli ukrást desítky milionů. A dneska my ty ekologické zakázky nakupujeme za polovinu.

A tak dále. Takže vy tady mluvíte, že já jsem zkorumpovaný? Takže já bych byl strašně rád, kdybyste už přestali lhát, protože já nekradu, nelžu, nemám to zapotřebí a pro mě je skutečně absurdní, že vlastně symbol korupce pan Kalousek tady stále lže. Já vám přečtu aspoň úvod, když dovolíte.

Jeli člověk schopen být ředitelem odboru poradců předsedy vlády, členem správní rady a jednatelem Západočeských pivovarů, členem prezidia Pozemkového fondu ČR, být ekonomickým náměstkem třem po sobě jdoucím ministrům na jednom ministerstvu, stát se poslancem Parlamentu ČR, být předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, být členem či předsedou vyšetřovací komise a ministrem financí, pak o takovém člověku můžeme říci ledacos, ale určitě o takovém člověku nelze říci, že by to byl hlupák, který neví, co činí.

Napětí a vzrušení před rozhrnutím opony, za níž se letoun skrývá, je veliké. Náhle je slyšet nadšený výkřik Miroslava Kalouska: A je to v kapse!

Richard Háva, možný strategický partner výrobce letounů a prostředník tohoto vývozu tak získá další zakázku. Ministr financí Miroslav Kalousek k naprostému překvapení široké i odborné právní veřejnosti i jeho nejbližšího okolí povoluje svým podpisem provozovat pěti společnostem internetové kurzové sázení, ačkoliv podle názoru mnoha právníků tento druh loterie nemá oporu v zákoně. To ostatně nedlouho předtím připouští i sám ministr a zákon přitom v době povolení zůstává nezměněn. Do nedávné doby je ostatně také razantním odpůrcem tohoto způsobu provozování hazardu, když prohlašuje, že tento druh sázení bude v republice povolen jen přes jeho mrtvolu. Na objemu sázek představuje hazard ročně odhadem přiznaných 100 mld. korun. Jakýsi dlouholetý Kalouskův přítel a kolega, který je poslancem a příznivcem bez voleb legitimizované nové strany TOP 09, přijímá falešnou nabídku od novináře milion korun pro stranu TOP 09 za změnu loterijního zákona.